A teď se pracuje na tom, aby se to přesně rozpracovalo, přesně podle modelů nejvyspělejších západoevropských zemí. Takže je to ta cesta, kterou začali Slováci. Tam to funguje.

Abychom měli přehled, které jsou ty zbylé dvě, tak je to Rumunsko a Bulharsko.

To říkám předem a můžete mě obviňovat, jak chcete. Já chci být jako v západní Evropě. A ve všech západoevropských zemích i zemích střední Evropy je více forem zajištění ukotveno v zákoně než jedno. Je to Rumunsko, Bulharsko a Česká republika. A znova říkám: podporuji návrh koaliční, podporuji návrh této vlády.

Takže pozor.

To jsem chtěl zdůraznit.

A úplně závěrem. V podstatě pojišťovny jediné, co nám řekly, je, ne že nebudou pojišťovat, ale zjišťují u nás, zdali budou cestovní kanceláře eventuálně ochotny nadále skládat třeba smluvní spoluúčast ve stejné výši jako dosud. Ano, to není problém přeci. Jinak znova říkám, že pozměňovací návrh, který tady předložila paní kolegyně Jana Fischerová, je v přímém rozporu s nálezem Ústavního soudu a i s návrhem nové směrnice o zájezdech, kde je jasně zakotvena skutečnost, že spotřebitel musí dostat všechny vložené prostředky v případě úpadku. A když tady už strašíme tím, že některé pojišťovny nebudou pojišťovat cestovní kanceláře, no tak nebudou pojišťovat ty nesolidní, respektive ty, které mají špatné hospodaření.

Přeci pojišťovny nemají povinnost pojišťovat. Protože pojišťovny vyhodnotí na základě platných zákonů, že ekonomika té cestovní kanceláře je špatná a je to tak rizikové, že ji nepojistí. Ale to přece není argument. Znova bych chtěl zdůraznit, že vznikají nové cestovní kanceláře a jsou pojišťovány. Stávají se našimi novými členy.

To je přeci normální běh. A výsledkem je ochrana spotřebitele. Děkuji a znova říkám, že ode mě určitě nemůžete čekat, že bych tady jen tak podporoval vládní koalici, ale tady musím samozřejmě říct, že tento návrh zákona je dobrý, je správný. A zcela podporuji návrh vládní koalice.

Děkuji. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Fischerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ochrana spotřebitele.

A podle zákona může prodávat cestovní kancelář zájezdy jenom ta, která je pojištěna. Děkuji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Celkem pečlivě to poslouchám, přestože to není problematika, kterou bych se dlouhodobě zabýval. Na mě to dělá jenom jeden dojem, že ani jedné té asociaci, které se tady hádají tak trochu přes mikrofony, opravdu, ale opravdu nejde o toho spotřebitele, o toho zákazníka, ale o nějaké mocenské posílení v rámci tohoto zákona. A když už tedy mám slovo, tak já bych určitě nepodporoval názory ani jedné asociace, ale podporoval bych ten vládní návrh. Děkuji. A prosím k mikrofonu pana poslance Bendla s řádnou přihláškou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Čekal jsem, že pan kolega Okamura tady řekne, že je tady v konfliktu zájmů, ale jeho se vlastně to zvyšování pojistného netýká, takže vlastně jakoby v konfliktu zájmů není.

Když my jsme... To jsou oficiální materiály, které byly, prostřednictvím pana předsedajícího říkám panu poslanci Urbanovi, oficiálně projednávány v kuloárech na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Tam jsme se všemi diskutovali jak se zástupci pojišťoven, tak se zástupci asociací. A nic nebylo tajné. Všechno bylo otevřené a každý mohl být součástí té debaty.